Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo.

Za klub sociální demokracie před závorku na začátek vystoupení říkám, že naše pozice je, že úlohou jakékoli vyšetřovací komise je naplnění kontrolní funkce Poslanecké sněmovny vůči úřadům, a ze zjištěných skutečností pak má vyvodit závěry a doporučit legislativní, případně další opatření k zajištění nápravy. Nám jde o spravedlnost a ochranu především životního prostředí, ale samozřejmě i lidí, protože jsme všichni součástí tohoto životního prostředí. Proto také sociální demokracie zřízení vyšetřovací komise pro Bečvu plně podpořila na svém začátku. Ministr zemědělství Mirek Toman okamžitě po havárii uvolnil finanční prostředky na nové zarybnění řeky a byly urychleny práce na novele vodního zákona a zpřesněny metodiky, které se týkají fungování příslušných orgánů a institucí při řešení ekologických havárií.

Osobně jsem do vyšetřovací komise za sociální demokracii šla ze tří důvodů.

Mě tedy velmi a velmi zasáhlo to, že se během okamžiku z této krásné, nádherné řeky stala řeka mrtvá. Za druhé tak jako všichni u nás ve Zlínském kraji, ale zřejmě i v Olomouckém, nebo na Moravě, chceteli, zajímá, proč tak dlouho trvá, než dokážeme říct, co se vlastně stalo. A za třetí, a to si myslím, že je hlavní úloha naší komise, zjistit, co je třeba udělat proti opakování a efektivnímu řešení ekologických havárií (?) a připravit řešení tak, abychom těmto haváriím předcházeli, případně je dokázali velmi rychle a efektivně řešit tak, aby dopady a důsledky byly co nejmenší. Předpoklad, že by vyšetřovací komise pro Bečvu mohla zjistit, co se vlastně stalo, se příliš nenaplnil.

Do toho prostě nelze vstupovat.

To je formulováno v závěrech komise.

Dá se předpokládat, že jejich uživatelé by byli určitě opatrnější v tom, co do těchto vyústí a potažmo do řeky pouštějí. Dalším problémem bylo, že při samotném odstraňování havárie byla činnost jednotlivých orgánů velmi málo koordinována. Jak jsem poslouchala vystoupení těch, kteří vypovídali před komisí, tak mi z toho vycházelo, že se všichni snažili dělat maximum, co mohli a co si mysleli, že dělat mají, ale evidentně spoléhal jeden na druhého, jedna organizace na druhou, a nikdo tam nevelel v tu chvíli.

Ty postupy musejí být jasně dané i při ekologických haváriích.

Přiznávám, že jsem nesouhlasila s některými formulacemi, o kterých bylo hlasováno, ale musím odmítnout za klub sociální demokracie, že bychom zprávu vnímali jako zpolitizovanou. Politizovaná je až tou debatou, která je následná, a to určitě není ku prospěchu věci.

Naším úkolem musí být životní prostředí chránit, předcházet takovýmto situacím.

Nastavit pravidla pro řešení těchto havárií a havárií mimořádného rozsahu, to je úkol pro příští Poslaneckou sněmovnu a nás, kteří budou případně pokračovat. Závěrem opakuji za klub sociální demokracie: zprávu vyšetřovací komise pro Bečvu podpoříme a dál budeme pracovat na navrácení života do řeky Bečvy a předcházení podobným ekologickým katastrofám. Věřím, že na tom se shodneme všichni. Děkuji vám. Děkuji, a jelikož jsme již nyní v rozpravě, tak se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Strýček, kterému dám slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, já jsem sice ještě přihlášen do rozpravy, ale teď jsem považoval za nutné vystoupit tady na technickou poznámku.